Prosím, pane ministře, máte slovo.

Protože chápu, že tedy práva účastníka neutrpí, protože on má právo podat odpor.

Děkuji.

Já jsem tady zmiňoval tu vysokou administrativní zátěž.

Pan ministr má zájem, nemá zájem? Pokud nikdo se nehlásí do rozpravy, mohu rozpravu ukončit. Nenavrhujete žádné usnesení? Ne, dobře. V tom případě mohu i tuto interpelaci ukončit.

Tím pro dnešní den končím bod 157.